Poslanci vládní koalice následně nejsou schopni tyto návrhy ve Sněmovně prosadit a schválit. Tato vláda není vládou odborníků, a proto by měla podat demisi a skončit.

Neschopnost vlády prosazovat prospěšné zákony pro lidi.

Ale otázka zní kdy to bude vyřešeno? A my to všichni očekáváme. Takže to je bod číslo 4.

Je to pochopitelné.

Je to organizace, která má stamiliardové rozpočty, a vy tam posíláte Miroslava Kalouska. A já bych rád to tady diskutoval.

Změna, to bylo to slovo. To je změna? Já bych se rád zeptal v diskusi poslanců, zdali pan Kalousek je změna.

Je to změna?

A diskuse o tomto.

Takže to je totiž informace, která samozřejmě naše voliče zajímá, takže to budeme připomínat.

On to nechce říct a snaží se to zamést pod koberec tím, že část těch peněz vrátilo, to hnutí STAN. Ale to přece neřeší problém, kdo je financuje.

To je přece logické. A zajímavé je, že tato vládní koalice, která si hrála na to a obelhávala voliče, že je nový vítr a že chtějí změnu, tak že nechtějí říct za každou cenu, první vicepremiér, předseda STAN a ministr vnitra, kdo jim financoval tu kampaň. Oni to nechtějí říct za žádnou cenu.